Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Je tomu tak. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Já už opravdu jenom v krátkosti požádám o propuštění do výborů s tím, že ten zmiňovaný § 16, tam se to dostalo ne z Ministerstva školství, ale poté, při projednávání v Legislativní radě vlády. Já souhlasím, abychom ho pozměňovacím návrhem upravili. Táži se paní zpravodajky nemá zájem. Současně vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

Já se táži, zda má ještě někdo jiný návrh. Jiný návrh zde nevidím, tudíž budeme hlasovat o přikázání z organizačního výboru.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 71, do kterého je přihlášeno 95 přítomných, pro 94, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Tento návrh bude přikázán výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Nyní budeme hlasovat o návrhu kolegyně Chalánkové přikázat tento tisk výboru pro sociální politiku. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Dělám teď tedy výjimku, protože... Ještě jeden návrh? Takže ještě bych poprosila, jestli bychom mohli hlasovat o prodloužení vzhledem k těm debatám, které tu byly. O prodloužení projednávání ve výborech o 30 dní.

Ale pokud nebude Sněmovna nic namítat, nechám tento návrh hlasovat. Nevidím zde žádnou námitku, tudíž zahajuji hlasování o tom, že prodloužíme projednávání ve výborech.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Končím prvé čtení tohoto bodu.